Svoje poslaničko pitanje upućujem predsedniku Republike Srbije, Vladi, Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Ministarstvu prosvete i Ministarstvu zdravlja. Zašto ovako širok broj adresa na koje upućujem pitanja? Radi se o sudbini obrazovanja i zdravstva, dakle srpskog obrazovanja i zdravstva na prostoru Kosova i Metohije. Svi mi znamo, ili makar smo se nadali, da će to ostati dve jedine preostale poluge države Srbije na prostoru Kosova i Metohije koje neće biti integrisane u tzv. nezavisno Kosovo. Duboko smo se nadali i verovali, s obzirom i na činjenicu da čak i onaj onakav, naopak, nikakav Briselski sporazum nije podrazumevao integraciju našeg obrazovanja i zdravstva u tzv. kosovski sistem, odnosno pretpostavljao je, makar po priči, predstavnika vlasti, da će navodno prilikom formiranja zajednice srpskih opština ona imati makar u toj oblasti kompletna izvršna ovlašćenja. Nažalost, ono što imamo na prostoru Kosova i Metohije na terenu je sasvim drugačije. Poštovane kolege, gospodine predsedavajući, obavestiću vas da je trenutno u toku u opštini Zubin Potok konkurs za prijem radnika u tzv. obrazovanje Kosova i u tzv. zdravstvo Kosova. Dakle, radi se o konkursu koji je raspisan 23. maja, pre par dana, u kome stoji – na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o radu Kosova i člana 3. stav 1. Administrativnog uputstva za regulisanje procedura radnih odnosa u javnom sektoru i Zakona o obrazovanju u opštinama republike Kosova, pa kaže – opština Zubin Potok, dana 24.5.2018. godine raspisuje ili objavljuje konkurs za sledeća radna mesta. Ne bih dalje čitao opis radnih mesta i broj izvršilaca. Reći ću samo da je predviđeno u predškolskom obrazovanju 14 zaposlenih, u osnovnom obrazovanju 50 zaposlenih, u srednjem obrazovanju 45 zaposlenih i u zdravstvu 25 zaposlenih. Ko je ovo uradio? Drage kolege, ovaj konkurs nije raspisalo nikakvo ministarstvo republike Kosova ili nekakva njihova nadležna služba i zalepila na oglasnoj tabli u opštini Zubin Potok, već je to uradio gradonačelnik Zubinog Potoka. U opštinama Kosovska Mitrovica, Leposavić i Zvečan, nažalost, ovi su konkursi već sprovedeni i primljeni su radnici za tzv. kosovski sistem obrazovanja i kosovski sistem zdravstva. Dakle, radi se o ljudima, gradonačelnicima ovih opština, koje je država Srbija podržala kao predstavnike srpske liste na tzv. kosovskim izborima i rekla da su oni jedina garancija da ćemo ostati deo Srbije, posebno za ove oblasti. Moram vas podsetiti da svi ostali koji su pokušali da učestvuju na tim izborima, čijih sam ja, naravno, protivnik, ali i svi ostali, među njima i Oliver Ivanović, su oglašeni neprijateljima države Srbije. Dakle, radi se čak i o ljudima koji istovremeno nisu samo gradonačelnici u kosovskom sistemu, već su i predsednici privremenih organa imenovanih od strane Vlade Republike Srbije i direktno krše Ustav i zakone ove zemlje. Moje pitanje na sve ove adrese je – da li su oni ovo sami uradili ili su radili po nečijem nalogu? Ukoliko su sami prekršili zakon i Ustav, tražim hitno preduzimanje mera od strane nadležnih organa, uključujući i tužilaštvo. Mi smo skoro imali priliku da čujemo prilikom izveštaja Kancelarije za Kosovo i Metohiju kako smo navodno u 2017. godini sačuvali institucije države Srbije na prostoru Kosova i Metohije. Ovo je direktan dokaz da se na prostoru naših opština instalira tzv. obrazovanje i tzv. zdravstvo republike Kosova kako bi naš predsednik, kome se očigledno žuri da dođe do konačnog rešenja Kosova, rekao da on za to nije kriv, pa će ispasti i da za ovu predaju i izdaju će verovatno biti kriv knez Lazar. Hvala. Izvolite. Moje pitanje je upućeno potpredsedniku Vlade Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova gospodinu Stefanoviću – kada će biti postavljen načelnik Uprave kriminalističke policije Republike Srbije? Naime, ovo mesto, najvažnije operativno mesto u sistemu policije Republike Srbije, upražnjeno je od decembra 2016. godine, godinu i po dana, kada je tadašnji načelnik otišao u penziju. Mesto načelnika Uprave kriminalističke policije je najvažnije zato što se ta uprava bori protiv organizovanog kriminala, narko dilera, mafijaša i ostalih kriminalnih grupa. Prosto je neverovatno da u ove četiri godine mandata Nebojše Stefanovića to mesto načelnika bude popunjeno samo godinu dana. Da podsetim, posle smene gospodina Milovića, u junu 2014. godine, 17 meseci su pripadnici policije koji rade u Upravi kriminalističke policije čekali izbor novog načelnika. Izabran je načelnik koji je na toj funkciji ostao jedva godinu dana i sada ponovo 18 meseci ta najvažnija, ponavljam, uprava nema svoga načelnika. Kakve su posledice toga što ova uprava praktično ne može da radi u punom kapacitetu, građani Srbije mogu svakog dana da vide. Gotovo svakodnevno dešavaju se ubistva i najteža krivična dela. Mislim da bi ministar policije, umesto organizovanja parade, bacanja gumenih čamaca u beogradske fontane, trebalo da počne da radi svoj posao i da završi imenovanja i da podeli zadatke ljudima koji rade u policiji. Verujem da u srpskoj policiji ima veliki broj, najveći broj kvalitetnih poštenih ljudi koji su spremni i žele da se obračunaju sa organizovanim kriminalom, ali ne verujem da je takvo raspoloženje u vrhu policije, jer umesto da se suoče sa problemom narastajućeg kriminala, saradnici ministra i sam ministar policije obmanjuju javnost kako je, navodno, broj krivičnih dela smanjen, ne uzimajući u analizu strukturu krivičnih dela. Iako danas jeste manji broj ubistava nego što je bilo pre 17, 18 godina, ako pogledate ubistva koja su vezana za organizovani kriminal, za obračun kriminalnih grupa narko dilera, taj broj je u porastu. Danas se kriminalci u Beogradu međusobno ubijaju u onom broju kako je to izgledalo 90-ih, u onom vremenu za koje smo verovali da se više neće vratiti. Ali, očigledno da ministru policije to ne smeta i da nema želje, ni volje, a bojim se ni znanja, da se upusti u borbu protiv organizovanog kriminala. Mislim da bi mi kao parlament morali da tražimo od ministra policije da obrazloži zbog čega godinu i po dana mesto načelnika uprave kriminalističke policije nije popunjeno i kada će se taj posao završiti? Hvala. Izvolite. Svoje prvo pitanje upućujem ministarki nadležnoj za poslove građevinarstva, gospođi Zorani Mihajlović, u smislu člana 172. Zakona o planiranu i izgradnji, gde je propisano da inspekcijski nadzor vrši nadležno ministarstvo za poslove urbanizma i građevinarstva preko inspektora i u smislu člana 173, gde je propisano da urbanistički inspektor proverava da li privredno društvo ili drugo pravno lice ili preduzetnik koji izrađuje prostorne i urbanističke planove ispunjava propisane uslove. Obraćam se u ime svojih komšija, obraćam se kao građanin, stanovnik novosadskih naselja Limani, kao komšija a ne kao političar, jer želim da podržim proteste građana koji traju već nekoliko dana, protiv plana generalne regulacije ovih naselja, gde je predviđena izgradnja višespratnih garaža koji prete da unište kompletno sve zelene površine na jedinom preostalom humano urbanistički projektovanom novosadskom naselju Limani. Molim ministarku da mi kaže da li ima zakonskih ovlašćenja, koja su to ovlašćenja i da li namerava da ih preduzme, kako bi se usvajanje ovog urbanističkog plana sprečilo? Ujedno, osuđujem izjavu gradonačelnika kojom je praktično zapretio građanima da će krenuti u neku vrstu partijskog prebrojavanja, da će on, takođe, krenuti u sprovođenje nekih svojih peticija, pa će kasnije prebrojavati ko je više peticija skupio i optužio sugrađane da koče razvoj grada jer se protive obdaništima i slično. Pitam – da li postoji ikakva strateška procena uticaja na životnu sredinu ovakvih urbanističkih rešenja i dokle će se u gradovima po Srbiji izlaziti u susret investitorima, da se svaki kvadratni metar zelene površine, koja po prirodi ne donosi profit, ustupi investitorima kako bi iz nje iscrpli svaki potencijalni dinar profita? Da li znamo koliko će to uticati na kvalitet života građana, koliko će to uništiti zelene površine, podići temperaturu u vrelim letnjim mesecima i koliko će to ugroziti bezbednost obzirom na održavanje ovakvih spratnih garaža? Posebno je paradoksalno da u Novom Sadu za naselja na Limanima gradimo spratne garaže a imamo, recimo, javnu garažu javnog preduzeća „Spens“, koja je, recimo, decenijama zaključana i ne može da se koristi. Evo, ja nemam nijedan glas u Skupštini grada Novog Sada i ne predstavljam nikakvu opoziciju. I ako ćemo baš da merimo izborne rezultate, većinske podrške i slično, pa evo, upravo na Limanima vladajuća stranka nije i neće nikada dobiti izbore. Pa, ako zaokružimo Liman kao merodavnu celinu, evo, na Limanima postoji nesumnjiva većinska volja građana da se takav urbanistički plan ne realizuje. Molim ministarku Zoranu Mihajlović da mi dostavi odgovore na tražena pitanja. Drugo pitanje upućujem ministarki pravde Neli Kuburović. Od predsednika skupštine akcionara kompanije „Milan Blagojević“ dobili smo informacije o neobičnim dešavanjima u vezi sa stečajima u ovoj kompaniji. Tim postupcima se najverovatnije oštećuju mali akcionari i poverioci imovina kompanije. Radi se o seriji predloga za pokretanje stečajnih postupaka, koji se podnose pred privrednim sudovima u Beogradu i Novom Sadu, gde je sada u Novi Sad preseljeno sedište kompanije da bi se ta serija zahteva za pokretanje stečajnog postupka mogla nastaviti podnositi. Deluje da je ovoj ekipi interes da pokretanjem stečajnih postupaka izdejstvuje zabranu izvršenja i namirenja u korist poverilaca, čime se poverioci svesno oštećuju. Problem sa dva stečajna predmeta u Novom Sadu je i u tome što je po jednom stečajnom predmetu sudija, postupajući, odbio da izrekne meru zabrane izvršenja i namirenja, da bi isti ovi predlagači nekoliko dana kasnije podneli novi zahtev za pokretanje stečajnog postupka i kod drugog stečajnog sudije izdejstvovali zabranu izvršenja i namirenja, te postoji sumnja da je ovde prekršen član 375. Poslovnika suda, a i Zakon o parničnom postupku, koji se shodno primenjuje na stečajne postupke, jer je zapravo trebalo izvršiti objedinjenje ova dva predmeta i postupati po ujednačenoj sudskoj praksi koje, u slučaju „Milana Blagojevića AD“ očigledno nema. Usled toga, sumnjamo da dolazi do zloupotrebe stečajnog postupka kako bi se oštetili poverioci. Poslednje moje pitanje upućujem ministru finansija – da li je upoznat sa problemom stostrukog uvećanja poreske osnovice poreza na imovinu vlasnika zemljišta u naselju Futog, koje pripada opštini Novi Sad, čime je ugrožena proizvodnja nacionalnog brenda sa zaštitom geografskog poreka – futuški kupus, jer je njima porez na imovinu uvećan sa 1.500 dinara po hektaru na čak do 150 hiljada dinara po hektaru? Na taj način, njihova proizvoda preti da nestane. Poslanička pitanja upućujem ministru unutrašnjih poslova. Prvo me interesuje da li je upoznat sa rešenjem koje je izdala policijska uprava Savski venac, kojim se zabranjuje skup Srpske radikalne stranke, protestni skup zbog održavanja tzv. manifestacije pod nazivom „Mirdita“ u Beogradu? Da li je upoznat sa sadržinom obrazloženja u rešenju, u kojem stoji da je Kosovo nezavisna država? U zvaničnom rešenju koje smo dobili od MUP-a kaže se da je cilj susreta srpskih i kosovskih društvenih i kulturnih zajednica itd, a zatim se kaže – obzirom da će na navedenom festivalu prisustvovati umetnici i izvođači sa Kosova, a koji su suprotnih stavova od pristalica Srpske radikalne stranke. Ja smatram da mi valjda zajednički svi treba da branimo Ustav Republike Srbije i naravno, da nemamo iste stavove. Oni se zalažu za nezavisno Kosovo, a mi branimo Ustav Republike Srbije i kažemo da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Ovde je došlo vreme da mi danas i sutra branimo, izgleda, Ustav Republike Srbije i Kosova i Metohije od državnih organa.

Očekujem da će ovo rešenje ukinuti, a da će zabraniti manifestaciju Šiptara koji će se odigrati u Beogradu. Drugo pitanje, da li je ministar Stefanović informisan o politici koju zastupa organizator ovog skupa, radi se o Inicijativi mladih za ljudska prava, nevladina organizacija koja otvoreno kaže da je finansiraju zapadne ambasade i u prethodne tri godine su finansirani sa preko milion evra. Oni su izdali takozvani dokument i potpisnici su kosovske fenologije, od 1974. do 2018. godine u kojoj se, gospodo, navodi da je general Delić ratni zločinac, da je država Srbija vršila etničko čišćenje na prostoru Kosova i Metohije, da unutrašnji dijalog koji sprovodi predsednik države je čista farsa i ovo imate na 40 strana. To su organizatori sutrašnjeg skupa. Nama ste zabranili, njima dozvoljavate. Na njihovom sajtu, Inicijativa mladih kažu da su u državama sledećim u kojima postoje državi Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Kosovo. To je organizator skupa koji će biti sutra i u naredna četiri dana. Zatim kažu, poznati su bili po tome i ponose se kako su sprečavali promocije knjiga kao što je to na primer bilo u Domu omladine kada su to nazvali dom zločinaca Beograda, a bila je u pitanju promocija Krajišnikove knjige i nagrađeni su za to. Na njihovom sajtu možete čitati svakodnevno da su oni iznad države, tako što traže da se suspenduju zakoni, da se suspenduje politički sistem i Šešelja i poslaničku grupu SRS nazivaju Šešeljevim putujućim cirkusom, a, kao što znate, dolazili su ispred Skupštine i tražili - izbacite Šešelja iz Skupštine. Da li je to, kako se navodi u ovom sramnom rešenju, nekakva kultura bilo čega? Da li smo mi suspendovali Kancelariju za Kosovo i Metohiju? Valjda su oni ti preko kojih se organizuju razna dešavanja kulturno-umetničkih društva iz srpske kulture. Ne postoji šiptarska kultura.

Očekujemo od ministra Stefanovića urgentan odgovor da li će ako nije imao ove činjenice, a biće mu prosleđene, zabraniti održavanje ove sramne šiptarske lobističke manifestacije u Beogradu? Dok danas mi ovde pojedini govorimo o tome da treba da štitimo Ustav Republike Srbije, vi ste videli da juče Šiptari po Kosovu i Metohiji nastavljaju da divljaju? Podsetiću vas da je trojica Srba juče kod Kline teže povređeno i da nisu odstupali Šiptari čitav dan, nego su ih okružili oko lokalne crkve. Vrlo je bitno napomenuti, kada sam ovaj dokument i zvanično pokazao, nemam vremena da govorim još o njemu, u ovom dokumentu se zločinačka UĆK ili OVK tretira kao narod koji je morao da se digne na oružje protiv srpske represije. Vreme. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim predsednika parlamenta Republike Gvineje Bisao, gospodina Sipriana Kasamu, koji je ujedno i predsednik izvršnog komiteta Afričke parlamentarne unije, a koji se nalaze sa članovima delegacije u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Još jednom se zahvaljujem predsedniku Siprianu Kasamu i članovima delegacije na poseti parlamentu Republike Srbije, Republici Srbiji i na jasno danas iskazanim stavovima poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije. Hvala. Moje prvo pitanje danas upućujem ministru unutrašnjih poslova, a može da se odnosi i na ministarku saobraćaja i ministra spoljnih poslova - kako misle da reše problem građana Srbije ovih dana u jeku sezone putovanja, koji se pojavio zbog neadekvatnog rešavanja pitanja produženja važenja saobraćajnih dozvola? Već je bilo nagađanja o tome da li će neke strane zemlje prihvatati ovakav način produženja važenja dokumenata i pre neki dan je i ambasada Mađarske zvanično izdala saopštenje građanima Srbije da neće prihvatiti potvrde formata A4, koje se u Republici Srbiji izdaju radi produžetka važnosti isteklih saobraćajnih dozvola. Kao da građanima Srbije nije dovoljna muka to što i onako voze stare automobile, koji više nisu potrebni u razvijenijim državama i što ih voze po desetak godina i više, već sada sa tim automobilima ne mogu ni da pređu granicu svojim vozilima. Drugo pitanje uputila bih bivšem gradonačelniku Beograda i, evo, našem budućem očigledno ministru finansija, Siniši Malom. Ja neću pominjati njegove afere. O njima se i onako juče pričalo celog dana. Naime, on je krajem prošle godine dao izjavu da će Grad Beograd ostvariti do kraja godine 800 miliona evra prihoda od turizma i da će broj turista u Beogradu do kraja godine dostići milion. Bez namere da se upuštam u neke mnogo detaljne analize ovih brojeva, mene pre svega zanima na koji način je dobijena ova računica, kako je stvarno tih 800 milina evra prihoda, kroz šta se to vidi? Evo, juče je premijerka mnogim mojim kolegama stavljala primedbu da se nisu dovoljno dobro pripremili, da nije dovoljno jasno analiza urađena, pa bih volela da znam kojim metodama i kojim podacima je dobijena ova cifra? Interesantno je da ove cifre ukazuju na to da ako Beograd ima nekih milion turista, da svaki od tih turista potroši, to se može videti najjednostavnijom računicom, oko 800 evra u Beogradu. Meni je ovo jako zanimljivo, s obzirom da mi, građani Srbije, obično kada odemo u inostranstvo trošimo daleko manje od toga, pa me interesuje kako je dobijena ova računica i kako bi moglo to da nam se objasni? Takođe bih želela da pitam i ministra unutrašnjih poslova, s obzirom da je rekao pre neki dan novinarima da ne zna koliko je koštala ova proslava koja je blokirala Beograd i onemogućavala Beograđanima kretanje nekoliko dana? Čudno mi je da on to ne zna, ali kada bude saznao koliko je to sve koštalo bilo bi lepo da kaže i nama, građanima, da i mi znamo koliko to košta. Sledeće pitanje uputila bih premijerki Srbije, Ani Brnabić. Evo, imale smo moje kolege i ja priliku sa njom da razgovaramo juče čitav dan i to je lepo. Ono što mnoge moje kolege poslanici, a i mnogi novinari imaju problem u komunikaciji sa premijerkom, a ja bih citirala ovde, ja bih rekla, vrlo, kako to neki kažu, znakovit primer njene komunikacije. Mislim da je pitanje postavljeno u vezi sa nelegalnom gradnjom na Kopaoniku. Mislim da je to pitanje postavila novinarka Danica Vučinić, pa je premijerka na to pitanje, šta će se preduzeti, kako će se rešiti ovo pitanje, pitala da li ona treba da ide čekićem da ruši to što je sagrađeno. Mislim da to nije u redu i pitala bih premijerku zbog čega ona toliko lično shvata sva ova pitanja, s obzirom da ona ima najvišu funkciju u državi i da mi kada je pitamo tako nešto, pogotovo novinari, mislim da treba da bude pripremljena nekad i na malo neprijatna pitanja, jer tako se to dešava kada imate jako visoku funkciju, a to nikako ne znači da je to pitamo lično da li će ona nekog… Hvala. Pitanje postavljam ministru unutrašnjih poslova, Nebojši Stefanoviću. Naime, deset meseci nakon što su nepoznate osobe upale u stan novinarke „Krik“ Dragane Pećo, nijedno tužilaštvo istraživačima „Krik“ nije potvrdilo da vodi postupak u vezi sa ovim slučajem. Iz policije odbijaju da daju bilo kakav usmeni odgovor dokle je istraga stigla. Iako su prethodnih deset meseci novinari „Krik“ iz Prvog osnovnog tužilaštva dobijali informacije da se radi na rasvetljavanju obijanja stana novinarka Dragane Pećo, pre nekoliko dana u ovom tužilaštvu kolegama pomenute novinarke rekli su da slučaj nije kod njih i da oni ne vode postupak. Policija nama nikada ništa nije dostavila, ni izveštaj, ni bilo šta drugo, reči su potparlolke Prvog osnovnog tužilaštva, Aleksandre Đenadić. Ona je takođe dodala, citiram: „Zovite policiju da vidite kome su i da li su išta podneli.“ Od policije, međutim, zaposleni u „Kriku“ ništa nikad nisu uspeli da dobiju niti jednu potrebnu informaciju. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nemanja Pantić nije želeo da odgovori na pitanje o tome da li je policija dostavila neku dokumentaciju tužilaštvu i uputio je novinare iz „Krika“ da odgovor potraže zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja. Nakon dva poslata mejla sa pitanjima iz Biroa za saradnju sa medijima MUP, rekli su da postoje tehnički problemi i da ne dobijaju mejlove novinara „Krik“, kao i da nemaju dozvolu da im informacije pruže usmeno. Informaciju o tome gde je slučaj i da li iko radi na njemu pokušali su da dobiju i od tužioca Zorina Zogovića, koji je kontakt tačka radne grupe za bezbednost novinara. On ih je uputio na nadležno tužilaštvo rekavši da nema informacije o tome u kom tužilaštvu se vodi postupak. Podsetimo, stan novinarke KRIK, Dragane Pećo, obijen je i ispreturan u julu 2017. godine, ali iz njega ništa nije ukradeno, čak ni laptop, ni mobilni telefon, koji su stajali na vidnom mestu. Ministar policije, Nebojša Stefanović, je nekoliko dana nakon događaja rekao da policija čini sve kako bi se potpuno razrešio slučaju i dodao da su policiji poznate dve grupe koje, kako je rekao, operišu u tom kraju. Takođe, rekao je ko god je počinilac moraće da odgovara. On je to kazao u septembru, dodajući da je saslušano više osoba u vezi sa ovim slučajem. Deset meseci kasnije, međutim, slučaj nije ni u jednom tužilaštvu i nije poznato da li je išta urađeno kako bi se počinioci otkrili. Slučaj novinarke KRIK Dragane Pećo nije usamljen, na šta podsećaju brojne domaće i međunarodne organizacije. Nezavisno udruženje novinara Srbije često podseća da se slučajevi napada na novinare ne rešavaju, neki čak duže od decenije. Prema njihovoj evidenciji od 2014. godine u Srbiji su zabeležena čak 143 napada na novinare. Međunarodna organizacija „Reporteri bez granica“ istaklo je u poslednjem izveštaju da novinari u Srbiji nisu bezbedni, jer brojni napadi na njih nisu istraženi, niti sankcionisani. U izveštaju o ljudskim pravima za prethodnu godinu Stejt department navodi da su novinari i mediji u Srbiji tokom 2017. godine bile žrtve zastrašivanja, fizičkih napada, ali i gnusnih medijskih kampanja provladinih medija. Zbog svega navedenog, još jednom ponavljam svoje pitanje upućeno ministru MUP-a, dr Nebojši Stefanoviću, dokle je policija stigla u rasvetljavanju ovog slučaja i kako je moguće da se 10 meseci od upada u stan novinarke Dragane Pećo, istraga nije pomerila sa mrtve tačke? Ovom prilikom takođe bih apelovala na ministra unutrašnjih poslova, gospodina Stefanovića, da utiče na zaštitu predstavnika civilnog sektora koji se bore protiv kriminala u državi. Takođe, apelujem da se založi za zaštitu svih onih koji kritički preispituju rad Vlade, funkcionera kao i predstavnika Vlade. Takođe, apelujem i na građane Srbije i javnost da insistiraju na rasvetljavanju ovog slučaja i nadležne da odgovornost za njega tretiraju kao prioritetan zadatak. Zahvaljujem se. Moje prvo pitanje je za predsednika Republike, predsednika Vlade, ministra rada i PIO fond. Dakle, da li će, kada, u kom periodu i u kojim iznosima novac otet od penzionera biti vraćen i onim penzionerima koji su u međuvremenu preminuli, odnosno da li će oduzeta sredstva od penzionera biti isplaćena naslednicima onih koji su u međuvremenu preminuli? Drugo pitanje, po istom osnovu – da li se na osnovu sadašnjeg i današnjeg pisanja lista „Politika“ povraćaj sredstava otetih od penzionera zapravo u budućnosti naziva povećanje penzija. Da li će iz istog fonda zapravo da im vraćaju novac, a da to nazivaju povećanjem penzija? Drugo pitanje je za ministra zdravlja – da li je tačna konstatacija u medijima da svakog meseca 120 lekara specijalista napusti državu Srbiju, koliko medicinskih sestara odlazi iz zemlje i da li je svestan nacionalne katastrofe kojoj klizimo i da neće uskoro imati ko da nas leči? Sledeće pitanje takođe za ministra zdravlja i ministarku bez portfelja Slavicu Đukić Dejanović – da li je tačno da će populacione mere, u smislu finansijske podrške porodicama sa decom biti uskraćene roditeljima čija deca nisu vakcinisana? Da li Torlak proizvodi vakcine? Koja referenta laboratorija kontroliše kvalitet vakcina i onih koje se proizvode u Srbiji i onih koje uvozimo? Da li roditelj prilikom obavezne imunizacije svoje dece ima pravo da zna poreklo i kvalitet vakcine i ko mu garantuje za to? Treće pitanje postavljam predsedniku Srbije, predsedniku Vlade, direktoru koordinacionog tela za jug Srbije i ministru bez portfelja, Nenadu Popoviću, kao i ministru privrede, zbog čega država nije sprečila otuđenje AIK u Medveđi? Zbog čega država ne zadržava vlasništvo nad preko 500 hektara teritorije na jugu Srbije? Građani Srbije verovatno i ne znaju da u Medveđi živi oko tri i po hiljade Srba, a nešto oko 500 Albanaca, ali sve i da je drugačije, zbog čega država Srbija ne čini ništa da obezbedi svoju teritoriju na jugu Srbije koja se graniči sa našom okupiranom teritorijom Kosovom i Metohijom? Pitanje za ministra LJajića. Zbog čega ste, obilazeći jug Srbije, naglasili da će od imovine PIO fonda prvo na prodaju biti ponuđene Vranjska banja, Sijarinska banja i Kuršumlijska banja? Da li trasirate put Zelena transverzala ili graničite, prosto pojačavate administrativnu liniju između centralne Srbije i naše okupirane teritorije Kosova i Metohije? Sledeće pitanje je za ministra kulture, takođe i za Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, zbog čega ste dozvolili da se u Srbiji organizuje i promoviše manifestacija „Mirdita, dobar dan“, u kojoj se jasno iskazuju poštovanje i uvažavanje nepostojeće države Kosovo? Dakle,to je nešto što je nedopustivo. Poslednje pitanje upućujem REM. Kada će mi odgovoriti na poslanička pitanja koje im uporno mesecima upućujem, a odnose se na potraživanja REM od „Pinka“, od kompanije „Pink“ i na pitanje da li je „Pink“ u periodu od 2014. godine do 2017. godine kada je bio odjavljen iz Srbije i poslovanje prijavio u Bosni i Hercegovini, snimao program u Beogradu? Hvala. Zahvaljujem potpredsedniče Arsić. Imam dva pitanja. Prvo upućujem ministru informisanja i Savetu REM, a odnosi se na rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, kojim je ovaj sud poništio odluku upravnog odbora RTV, kojom je Slobodan Arežina krajem januara razrešen sa mesta direktora programa u ovoj ustanovi. To je inače već drugi put da sud vraća na posao Slobodana Arežinu i da ga Upravni odbor RTV smenjuje sa tog mesta, u jednom momentu čak i otpušta.

Moje pitanje ministru je kako Upravni odbor RTV može da donese odluku o tome da li će poštovati odluku suda ili neće? Pitanje članovima Saveta REM jeste da li mogu da pokrenu postupak za razrešenje članova Upravnog odbora RTV, budući da oni krše zakon, direktno se oglušuju o odluke suda i sami izjavljuju da nemaju nameru da ih poštuju, nego će doneti nekakve odluke o tome da li će odluku suda ispoštovati?

Svi oni koji su se žalili do sada su sudskom odlukom vraćeni na posao, ali očigledno da u Vojvodini i u Srbiji koju vode SNS odluke suda baš ne znače mnogo, jer uvek ima neko iznad suda ko odlučuje o tome da li će odluke suda sprovesti. Drugo pitanje upućeno je ministarki Zorani Mihajlović, koju ću zamoliti da prilikom davanja odgovora konsultuje gradonačelnika Novog Sada, Miloša Vukčevića, budući da nama nije dozvoljeno da postavljamo pitanja gradonačelnicima, a Vukčeviću očigledno niko i ne može da postavi nikakvo pitanje. Odnosi se na jedno besomučno betoniranje zelenih površina u Novom Sadu, na njegovo ignorisanje žalbi koje građani Novog Sada masovno daju na generalne i detaljne planove regulacije. To su hiljade građana Novog Sada, koji stavljaju svoje potpise na peticije koje izgleda uzaludno pišu gradonačelniku Vukčeviću, jer ih on sa nipodaštavanjem odbacuje, podsmeva im se i govori i preti ili obećava da će i on lično početi da skuplja peticije, pa da se vidi ko ima više građana, da li on kao gradonačelnik Novog Sada i SNS ili sami građani koje optužuje da su politički instruisani, a koji zapravo samo pokušavaju da sačuvaju one površine na kojima se njihova deca igraju od besomučnog betoniranja, besomučnog zidanja novih zgrada i besomučnog pravljenja višespratnih garaža u njihovim dvorištima. Tako da je moje pitanje - da li gradonačelnik Novog Sada ima pravo na ovakav način da se ophodi prema žalbama građana, budući da je prema Zakonu o planiranju i izgradnji njima dozvoljeno da ulažu žalbe i da te žalbe neko mora da razmatra? Zbog čega Miloš Vukčević ne komunicira sa građanima? Zbog čega im preti, zbog čega im se podsmeva? Da li može da shvati da Novi Sad nije glavni odbor SNS, nego Novi Sad u kom žive Novosađani, koji ne pristaju da ih bahati gradonačelnik teroriše? Na kraju, pitanje vama, gospodine Arsiću, molim vas da pitate predsednicu Gojković kada će našoj poslaničkoj grupi biti dostavljeni snimci, koji se ne vide na kamerama RTS-a, nego samo na bezbednosnim kamerama Skupštine, na kojima se vidi kako me je grupa poslanika SRS u ovoj sali opkolila, dok ste se vi pravili da ništa ne vidite? Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, vi svakako znate da je nadrilekarstvo u Srbiji zabranjeno. Zabranjeno je i vračanje i gatanje. Moje pitanje prvo je za Ministarstvo zdravlja, Agenciju za borbu protiv korupcije, Administrativni odbor i Poresku upravu - da li su koleginice Branka Stamenković i Ana Stevanović prijavile Agenciji za borbu protiv korupcije, Administrativnom odboru svoju novu delatnost? To je lečenje su-đok ili su-đoka terapijom, reiki i feng šui. Postoji živi dokaz za to da one pružaju takvu vrstu usluga. Dakle, Ministarstvo zdravlja, da li one imaju licencu za lečenje na ovaj način? Ako nemaju, to je nadrilekarstvo. Broj dva – da li su tu delatnost prijavili poreskim organima, jer na svaku uslugu treba da se plati porez? Broj tri, ako je to stranačka aktivnost, da li su to prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije? Ako je njihova lična, da li su od Agencije, majka jedne od njih radi tamo, od Agencije za borbu protiv korupcije tražile pravo da se bave lekarstvom ili nadrilekarstvom u zavisnosti da li je ovo prijavljeno, da ili ne? Dalje, da pomognem gospodinu Aleksiću, koji je juče pokušavao da dovede ovu Vladu u vezu sa plaćanjem konsultantskih usluga u SAD. Dakle, da mi Ministarstvo spoljnih poslova i Vlada Republike Srbije odgovori da li je Vlada Mirka Cvetkovića, Borisa Tadića i Vuka Jeremića naručivala konsultantske usluge u SAD, recimo? Da li su to plaćali i koliko su konsultantske usluge plaćene za vreme vlasti stranke koja liči na pokret lopuža i džabalebaroša? Dakle, da li je to plaćeno koliko je plaćeno? Te, da li sadašnja Vlada radi ono što je radila bivša? Da li ona naručuje konsultantske usluge u SAD i to plaća? Dakle, želim opoziciji da izađem u susret. Tim pre što je poznato da su Vuk Jeremić i Boris Tadić aktivno radili na izgradnji divlje države Kosovo i Metohija. Ništa nisu preduzeli povodom proglašenja njene nezavisnosti, a posle su podnosili neka neobavezujuća mišljenja i tako otežali položaj Republike Srbije, što po meni nije slučajno, a po depešama „Vikiliksa“ se tvrdi da su oni molili američku ambasadu da se ta nezavisnost odloži, prolongira u zamenu za obnovu mandata predsednika Borisa Tadića. Treće pitanje se odnosi na formiranje centra za rušenje legalno izabrane vlasti u državi Srbiji, dakle, centra koji se formira u Skoplju, koji formiraju SAD i gde se vode aktivnosti protiv države Republike Srbije, protiv vlasti koja je na demokratskim izborima izabrana, gde aktivno učestvuju u izgradnji tog centra, gde je uplaćeno već 18 miliona dolara, da aktivno u tome učestvuju opet Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović. S tim u vezi, da mi se odgovori da li se on susretao sa vojnim atašeima američke ambasade? Želim da znam da li te aktivnosti u Skoplju postoje? Da li su one protiv Republike Srbije? Da li su one namenjene za rušenje vlasti u Republici Srbiji? Te, da li ova pomenuta lica učestvuju u tome? Da ne zaboravim da dodam Borka Stefanovića i neprevaziđenog velikog političkog lidera Janka Veselinovića. Ja mislim da je taj centar formiran. Želim da mi država na to odgovori, jer ja ne volim da naša opozicija bude vredna kao krtice, da potkopavaju državu, da rade za državu, ali ne za ovu.

Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, ja sam na jednoj od sednica u proteklo vreme postavio pitanje o izdajničkoj raboti Vuka Jeremića dok je bio ministar inostranih poslova, a sada postavljam Tužilaštvu za organizovani kriminal o korupcionaškoj aferi u koju je umešan. Ovih dana potresa nas svetska korupcionaška afera u kojoj su uhapšeni u SAD Patrik Ho, bivši ministar unutrašnjih poslova Hong Konga u vremenu od 2002. do 2007. godine i Tadijan Gadio, bivši šef diplomatije Senegala od 2002. do 2010. godine, inače, bivši saradnici bivšeg ministra inostranih poslova Republike Srbije gospodina Vuka Jeremića, u narodu poznatog kao Vuk potomak. Poštovani narodni poslanici, radi se o ozbiljnoj međunarodnoj bandi koju predvodi Vuk Jeremić. Oni su uhapšeni u NJujorku zbog sumnje da su, između ostalog, davali mito predsedniku Čada Idrisu Debiju i ministru inostranih poslova Ugande Samu Kutesu, koji je inače zamenio Vuka Jeremića na mestu predsedavajućeg Skupštine UN. Da li je tačno da je Patrik Ho 2013. godine uplatio tri miliona i 900.000 evra Jeremićevom institutu poznatom pod nazivom Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, a njegovoj privatnoj preduzetničkoj agenciji milion i 300 hiljada dolara? Inače, ovakvi dilovi počeli su dok je Vuk Jeremić, zvani Vuk potomak, bio na funkciji predsedavajućeg Generalne skupštine UN, pa je sa te funkcije organizovao sastanke, sređivao kriminalne poslove. Jeremić je počeo da sarađuje sa Patrikom Hoom u jesen 2012. godine kada je postao predsedavajući Generalne skupštine UN. U proleće 2013. godine uz Jeremićevo posredovanje organizovan je tajni sastanak u Hong Kongu kome su prisustvovali Ho Patrik, gospodin Jeremić Vuk i njegov kolega sa Harvarda Emilio Lozoja, u to vreme vodeći čovek najveće meksičke energetske kompanije „Pemeks“ Na tom sastanku postignut je dogovor o ulaganju kompanije „Čajna enerdži fond“, na čijem čelu je bio Ho Patrik, u meksičke izvore nafte i gasa. Do ovog sastanka došlo je juna 2013. godine u Meksiku, a od jeseni 2013. godine počinje uplata „Čajna enerdži“ i njenih kompanija Vuku Jeremiću u ukupnom iznosu od pet milijardi i trista miliona dolara. Vuk Jeremić je bio posrednik između Hoa i Lozoje, obojice sada optuženih za milionski kriminal. Vuk Jeremić je blizak sa biznismenom Lozojem, protiv koga se u njegovoj zemlji vodi istraga za posredovanje u davanju mita od čak deset miliona dolara. Jeremić je Lozoja predstavljao kao svoga brata, a posredovao je njegovim poslovima sa uhapšenim Patrikom Hoom i Tadijanom Gadijom, a nedugo posle jednog posredovanja Vuku Jeremiću na račun su uplaćeni ogromni milioni. Jeremić je septembra 2013. godine, kao samostalni poslanik u ovom visokom domu, podneo zahtev Administrativnom odboru Narodne skupštine Republike Srbije da mu dozvoli da ide u upravni odbor, verovali ili ne, kompanije „Čajna enerdži“ Patrika Hoa. Patrik Ho je bio konsultant i predavač na Jeremićevom centru za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Tajkun Patrik Ho, nekada ministar policije Hong Konga, preko svojih firmi prebacio je milione evra Jeremiću, a u Americi je uhapšen pod optužbom za pranje novca i podmićivanje predsednika Čada. Isto tako, drugi uhapšeni šeik Gadio Tidion bio je član savetodavnog odbora Jeremićevog centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Postavljam pitanje Tužilaštvu za organizovani kriminal Republike Srbije. Prvo, da li je preduzeo radnje povodom ovog kriminalnog čina slučaja Vuka Jeremića? Drugo, po kom osnovu je dobio Vuk Jeremić 5,3 miliona dolara i za koje namene? Treće, da li je taj novac Vuk Jeremić koristio za političku kampanju, što je zabranjeno, jer je reč o novcu stranog porekla? Na kraju, Vuk Jeremić, zvani Vuk potomak, Saša Janković, zvani Sale prangija, Boško Obradović, zvani lupeti, Zoran Živković, zvani poljoprivrednik u pokušaju, Saša Radulović, zvani kralj stečaja, Dragan Šutanovac, zvani zgrabi novac, Boris Tadić, zvani lipicaner, Balša Božović, zvani riđobradi gusar sa Maldiva, Đilas, zvani Điki mafija, Nenad Čanak, zvani gicoje i drugi, svaki od njih na svoj način oštetili su građane Republike Srbije, državu Srbiju i to govori, poštovani građani, pored ostalog i njihovi nadimci koje su im građani Republike Srbije dali Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.